Ono i tak už dneska je držení zbraně velmi přísně regulované.

Za druhé. Nejsem si úplně jistý, zdali ta opatření budou opravdu účinná. Rozumím tomu, že důvodem je snaha chránit potenciální možné oběti nebo lidi, kteří by mohli být nesvéprávným jednáním držitele zbraně postiženi, ale otázkou je, zdali to povede k cíli.

Situace, kterou možná před sebou máme, podle mého názoru není zrovna vhodná k tomu, abychom nějak zpochybňovali oprávněnost držet zbraň. Celá řada lidí naopak se snaží při vědomí toho, co může naši společnost ohrožovat, si zbraň opatřit a tato opatření mohou podle mého názoru jejich rozhodnutí komplikovat. Přitom samozřejmě možnost vlastnit zbraň a mít vědomí, že v případě nezbytně nutné potřeby ta zbraň může být určitou zárukou jenom svou existencí, je podle mého názoru dobré a my bychom to měli konzervativně opatrně podporovat.

A to už tady mnou několikrát zmiňované pokácení stromu na zahradě anebo opětovně mnohokrát zmiňovaná snaha zakotvit do zákona kontrolu toho, co kdo topí ve svém kotli v domě. Jistě, není to to samé, není to stejné.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, k tomu, co se tady teď diskutuje. Myslím si, že jako všechno je i tento zákon určitou věcí kompromisu. Já ten zákon hodnotím velmi dobře. Rozhodně jsem pro držení zbraní, pro co největší počet zbraní, které budou oprávněně drženy, aby lidé, kteří je drží, byli cvičeni. V této souvislosti chci jenom v této faktické poznámce upozornit na to, že nám klesá počet střelnic, a pokud budeme mít sice lidi, kteří budou legálně držet zbraně a nebudou s nimi schopni trénovat a učit se je ovládat, tak aby to bylo efektivní a správné, tak ten efekt se nedostaví. Obracím se i na výbor pro zdravotnictví, aby prověřil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ohledně ochrany zdraví osob a obyvatelstva, kde se hovoří o decibelových limitech pro fungování střelnic. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Chtěl bych skutečně zdůraznit a poukázat na to, že s každým dalším zákonem, který přichází do této Sněmovny, se zbavujeme kousku svobody. S každým dalším zákonem. Měřeno optikou tohoto zákona, toho jednotlivého zákona samozřejmě, to nikdy není nic významného.